Poprosím vás o ztišení.

Kdo je proti? Hlasování číslo 97, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 166, proti žádný. Návrh byl přijat. A nyní bychom přikročili k hlasování dalších návrhů, které byly zde načteny.

Děkuji vám. Ano. Nyní tedy budeme hlasovat jednotlivě po bodech.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 99, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy všechny čtyři volební body. Nyní budeme pokračovat. Dalším návrhem je návrh paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje zařadit nový bod s názvem Ztráta věrohodnosti ministra financí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 102, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 84. Návrh byl zamítnut, a dále tedy nebudeme hlasovat o pevném zařazení.